Druhý bod je poměrně obsáhlý s cílem, aby skutečně nebyly nějaké vytáčky. A myslím si, že ten, kdo bude vybrán na forenzní audit, tak nemáme problém například v hospodářském výboru se seznámit se zadáním tak, aby zjevně nebyla vynechána žádná část. Nicméně ten bod tady, to usnesení zní: žádá vládu o zajištění nezávislého forenzního auditu stavby 0805 dálnice D8, který bude zahrnovat zejména prověrku přípravy stavby, kvalitu projektu, výkon činnosti technického dozoru stavby a správce stavby, průběhu stavby a dějů týkajících se reálného zjištění na stavbě, právní audit uzavřených smluv včetně dodatků, dodržování zákona o zadávání veřejných zakázek, plnění usnesení vlády České republiky investorem, analýzu víceprací, nákladů, které byly vynaloženy na sanace sesuvu, opěrných zdí a všech nestabilit celého díla včetně prackovické estakády, a odhad rizik díla a vyčíslení nákladů na sanaci díla v oblasti potenciálních sesuvů a monitoring celého území po dobu tady je 100 let, ale myslím si po dobu dalších desetiletí, spíše bych to upřesnil.

Termín: neprodleně. Tím se rozumí to zadání, aby byla vybrána firma na zpracování a byly zahájeny práce.

A já si myslím, že v tomto případě to není o nějakých formálních chybách, ale o skutečně velmi závažných nálezech, které by neměly zůstat jenom vzetím na vědomí, tak jak je běžná praxe zřejmě u všech vlád, co se týká kontrolních nálezů NKÚ.

Ještě můj krátký komentář a tím zatím své usnesení skončím. Pokud pan ministr řekne, že na těch stránkách byla jenom moje neschopnost nebo hloupost nalézt všechny posudky včetně variant, tak beru, není problém vyřadit ten bod číslo jedna. Pokud tomu tak není, tak by to Ministerstvo dopravy mělo doplnit. Bod dvě je naprosto stěžejní. Ten se týká forenzního auditu celé akce.

To předpokládám, že bude součástí zadání toho forenzního auditu. Nicméně pokud na tom bude pan kolega Hovorka trvat, tak bychom o tom hlasovali. Podotýkám, že o všech bodech se bude hlasovat, navrhnu jednotlivě. Samozřejmě zase podle toho, jak kolega na tom bude trvat nebo netrvat, budeme o tom hlasovat. Nicméně pro mě je spíš šokující, že stát si vezme nějaký soukromý posudek, i když má špičkovou instituci a máme špičková světová pracoviště v Akademii věd, a opírá se o nějaký soukromý posudek soukromé, zřejmě fyzické osoby. A od toho se odvíjí žaloba státu na nějakého podnikatele. To mi přijde jako velmi, s prominutím, diletantské. Samozřejmě pokud tam bylo nějaké časové prodlení, tak určitě časové prodlení bylo, že někdo nenaplňoval, vůbec se neobtěžoval od roku 2013, od usnesení Nečasovy vlády, splnit úkoly uložené ministrovi dopravy, že to muselo trvat dva a půl roku. Za další, že potom, když je časová tíseň, tak asi se dala vymyslet právní konstrukce, dát nějakou žalobu s nějakým předběžným názorem, ale nikoliv se opřít o tento posudek, pokud se dá vůbec zřejmě nazvat posudkem podle těch dvou závěrů, o kterých jsem vás tady informoval, s tím, že potom v té soudní žalobě to mohlo být doplněno. A myslím si, že tímto postupem už ho má. Dámy a pánové, já se domnívám, že by navíc mělo přestat jakékoliv malování narůžovo, ale i načerno, té situace, která tam je. Pan ministr ujišťoval nedávno, že v průběhu ledna bude dálnice v tom úseku otevřena celá. Já se domnívám, že by ŘSD mělo zcela objektivně a transparentně informovat veřejnost a všechny a poslance o všem.

On tam říkal, že vlastně za to můžeme my. Že za to můžou politici častými výměnami ministrů a potom i politici ve Sněmovně. Nevím, jestli řekl přímo ve Sněmovně, nicméně já nevím a nejsem si vědom toho, že my bychom měli dohlížet na jednotlivé stavby, že bychom měli dohlížet... A dokonce se domnívám, že ministr by taky neměl dělat technický dozor investora, že by neměl překontrolovávat projekty. Od toho je zodpovědnost investora.

Děkuji za pozornost zatím. Já vám děkuji. Prosím, pane poslanče, další přihlášený je pan poslanec Hovorka. Máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Členové vlády, vážené kolegyně, kolegové, je pravda, že na toto vystoupení jsem se připravoval na mimořádnou schůzi v loňském roce, kdy otázka otevření a zprovoznění posledního úseku dálnice D8 byla velmi aktuálním a mediálně populárním tématem.